Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Dále zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vyřazení bodu číslo 82 z programu schůze. Kdo je proti? Je to hlasování s pořadovým číslem 289, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro návrh 56, proti 17. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy na změnu schůze.